Děkuji mnohokrát. Milé kolegyně, vážení kolegové, pane předsedající, členové vlády, paní ministryně.

Byla velice pozoruhodná.

40. Děkuji za opravu. 40 miliard korun.

Paradoxem je, že vy tady používáte argumentaci a říkáte: ta města a obce mají velké přebytky na svých účtech, proto my si můžeme dovolit ty deficity.

Ale podstata té vaší argumentace je prostě postavená fakt divně u těch veřejných financí. Problém je, že spoléhat na přebytky u obcí a měst prostě v době krize nebude fungovat, protože stimuly pro nakopnutí ekonomiky, případně hledání opatření, která zmírní případy nástupu krize, bohužel města a obce příliš dělat nemohou. A ty bohužel tady neplánujete.